Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 51. Další návrh. Stanovisko paní ministryně?

Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

Týká se povinnosti vystavit účtenku pouze na žádost. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 223, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 52. Další návrh. Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.